Takže myslím si, že odvedli perfektní práci.

Dále jako velký nedostatek vidím to, že ten manuál, není tam jasné, které kroky jsou právně závazné, které kroky zkrátka ředitelé musí plnit a které kroky jsou dobrovolné. Zkrátka jsou to rady, kterými se ředitelé mohou řídit. To si myslím, že není dobré, protože by tam opravdu mělo být jasně, stručně napsané, které věci zkrátka v této situaci musí být dodržovány a které ne.

To znamená, že děti mohou přijít do školy. Kdo chce, tak nemusí chodit do školy, může dítě nechat doma a podobně.

Ale ne na bázi dobrovolnosti. To znamená, měli bychom si jasně říct, jak to má vypadat. Další věci se týkají takových drobností, což si myslím, že je také do budoucna potřeba zapracovat.

To si myslím, že určitě pan ministr Plaga doplní. Jinak co se týče opatření, která postupně byla vydávána, tak si myslím, že jelikož nemáme tolik zkušeností, tak se pan ministr snažil vždy hovořit jasně. Na tiskových konferencích... Ano, máte pravdu, paní poslankyně. Dámy a pánové, prosím o klid, ať může paní poslankyně dokončit svoje vystoupení. Děkuji vám. Prosím, pokračujte. Učitelům uspořádal mnoho tiskových konferencí, kde se snažil ty kroky vyjasnit, objasnit. Velkým minusem však je to, že tyto věci jsme se my jako poslanci mnohokrát a často dozvídali až z těch tiskových konferencí.

Myslím si, že do budoucna by to mělo vypadat tak, aby tyto věci byly řešeny tady, zde se tyto připomínky zapracovaly. A určitě panu ministru bychom se snažili pomoct v tom, aby ty věci byly doladěny tak, aby fungovaly.

Takže věřím tomu, že pan ministr, nebo v jeho zájmu je, aby tyto věci probíhaly příště více systematicky a tak, aby o tom vlastně byla přednostně informovaná Sněmovna, aby to bylo řádně probrané a ta komunikace se zlepšila. Přednedávnem také proběhlo mnoho stížností na to, že pan ministr a celkově Ministerstvo školství dostatečně nekomunikuje s poslanci Parlamentu. Za sebe musím říct, že jsem také poslala mnoho, nebo zkrátka hodně interpelací během této doby, kde jsem se dotazovala na určité věci, protože mi tyto podněty chodily od našich občanů, ředitelů škol, kteří mi volali, od studentů, a zkrátka jsem využívala těchto podnětů.

A rozumím tomu, protože vím, že toho bylo hodně, byla to nová situace. Ale proto si myslím, že toto je také lepší, bude toto lepší, když se tyto věci budou řádně probírat a více.

Rozumím tomu. Ale jenom chci hledat věci, které se dají do budoucna zlepšit.

Proto na základě toho, co jsem tady v krátkosti, nebo ve stručnosti pojmenovala, tyto problémy, bych chtěla navrhnout, a přihlásím s k tomu také v podrobné rozpravě, usnesení, které jsem rozdala všem poslaneckým klubům dneska, informovala jsem o tomto usnesení, takže ho všichni mají k dispozici, které právě reaguje na tuto situaci.